To mě opravňuje, abych po ukončení interpelací na předsedu vlády mohl začít interpelacemi na členy vlády. Prosil bych přítomné předsedy nebo zástupce předsedů poslaneckých klubů vládních stran, aby na to upozornili případně ministry, kteří nejsou omluveni na celý den, ale třeba jenom na časový úsek, zda by se mohli na ty interpelace dostavit.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená nepřítomná paní ministryně, interpeluji vás ve věci nedostatku financí pro Centrum pro rodinu a sociální péči Ostrava. Toto centrum, které funguje už několik let a poskytuje služby nejen ostravským rodinám, ale i rodinám ze širokého okolí, nedostalo pro letošní rok finanční podporu na dva ze tří stěžejních programů, přičemž v loňském roce dosáhlo vysokého bodového ohodnocení.

Vážená paní ministryně, žádám vás a prosím o urychlené řešení této situace a ptám se, zda je MPSV ochotno a schopno situaci Centra pro rodinu řešit, konkrétně zajištěním finančních prostředků a ne jen nic neříkajícími odpověďmi. Pokud ano, prosím o sdělení termínu.

Děkuji za odpověď.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Můj dotaz na paní ministryni se týká bezpečnosti internetu pro naše děti, respektive bezpečného digitálního prostředí pro naše děti.

Opět platí, že do třiceti dnů dostanete písemnou odpověď. Nyní je na řadě třetí vylosovaná interpelace pana poslance Jaroslava Holíka, ale nevidím ho tady. Takže jeho interpelace propadá. Budeme se zabývat interpelací pana poslance Petra Bendla. Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane téměř trvale nepřítomný ministře zemědělství, má otázka je jednoduchá. A zároveň by mě zajímalo podrobné čerpání v období vašeho působení na Ministerstvu zemědělství. Děkuji vám za vaši písemnou odpověď. Otázka byla jasná.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, vážený pane ministře.

Údajně, jak to tak bývá zdůvodňováno, na ni nebyly peníze.

Mladí sportovci si ničí zdraví pro úspěch a peníze, protože jim to společnost toleruje. Sport je spojován s kladnými hodnotami působení na člověka, ale pozitivní hodnoty najdou své naplnění pouze tehdy, pokud se sport provozuje podle pravidel, s úctou a respektem nejen k soupeři, ale také ke svému zdraví. Přestože k tomuto ukončení došlo skoro před šesti lety, rády bych se vás dotázala, zda bychom neměli uvažovat o možnosti obnovení činnosti takové laboratoře v České republice a větší součinnosti všech dotčených institucí a organizací v boji proti dopingu. Děkuji za písemnou odpověď. Takže opravdu do třiceti dnů dostanete odpověď a bude jistě velmi zajímavá.

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Podmínkou pro zařazení zřejmě bude, že ta agentura, která chce poskytovat paliativní péči, bude muset mít k dispozici lékaře paliativce. Z toho většina má úvazky v lůžkových zařízeních, takže volná kapacita těchto lékařů na mobilní hospice bude velmi malá.